Ale já se vrátím teď ke kapitole a k té části, o které jsem hovořil a o které jste hovořil i vy, to je záležitost kapitoly životního prostředí, a ta, jak jsem opakovaně tady od tohoto pultíku říkal, oplývá na příští rok obrovskými příjmy. Ty příjmy jsou zhruba kolem 94 miliard korun, což je samozřejmě částka, která je naprosto unikátní v celé historii tohoto rezortu. A jak jsem říkal, ptáci by nadšeně cvrlikali, kdyby to ovšem byla pravda.

Já jsem o tom mluvil minimálně dvakrát, třikrát ve svých vystoupeních ke státnímu rozpočtu v prvém a druhém čtení i při dalších příležitostech, že tahleta částka tím, kde je a jak je použita, respektive není použita, přímo vyzývá k tomu, že to je opravdu částka, která je naprosto vytržena z kontextu, nemá žádný reálný podklad a má sloužit pouze k tomu, aby snížila opticky deficit státního rozpočtu, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by ta částka byla velmi pravděpodobně i ve výdajích a například by šla právě do věcí, ze kterých Modernizační fond nebo které Modernizační fond dotuje. A to jsou ty stovky projektů pro podnikatele, pro obce, pro fyzické osoby typu Nová zelená úsporám v budoucnu a tak dále.

To prostě nejde, všichni to víme.

To znamená, jsme reálně v situaci, kdy tady máme 50 miliard korun, které nejsou v rozpočtu Státního fondu životního prostředí, koneckonců za chvilku ten rozpočet budeme projednávat, a to znamená, visí nám tam ve vzduchu.

A já dobře vím, že, kdybyste ty argumenty měl, tak tady dávno vystoupíte a zadupete mě do země. Ale vy je nemáte a nemůžete je mít, protože ta částka tam skutečně přistála nějakou dohodou. A vy jste také, pane ministře, hovořil teď o tom nebo před několika minutami nebo desítkami minut o tom, že vlastně to byl nápad už naší vlády. Ano, ale těch rozdílů tady je víc. Za prvé tedy samozřejmě my jsme opakovaně se snažili to vrátit do osudí, tu změnu, která by něco podobného umožnila, to znamená změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami, ale pětikoalice opakovaně, pětkrát, šestkrát nás s tím poslala rovně a ani se nebyla ochotna o tom bavit, což mě teda trochu mrzelo, protože si myslím, že by si to zasloužilo tu debatu, ale dokonce i někteří zástupci vládní koalice se mě na to ptali, jak to ve skutečnosti vlastně je a co by se s tím dalo dělat. A já, povaha dobrácká, jsem jim dokonce i poradil, ale stejně se to nestalo. Takže dneska jsme opravdu v situaci, kdy tahle částka tam visí ve vzduchu, není s nikým projednána.

To znamená, my jsme tam chtěli navrhnout přesměrování pouhých 17 miliard ve dvou letech, ani to nám neprošlo, ani ta diskuse nám neprošla, ale vy tady klidně navrhujete přesměrování 150 miliard ve třech letech! A to je to, co mi na tom vadí, a to je to, co samozřejmě je naprosto pro mě neuvěřitelné, že s něčím takovým lze přijít do Poslanecké sněmovny a tvářit se, že to je něčím podložené.

Takže já myslím, že je to úplně jasné. Schválit ji není jenom věcí této Sněmovny, nebo dokonce vlády, je to věc evropská, je to věc relativně dlouhodobá a já si fakt neumím představit, že bych s něčím takovým přišel, a proto jsem také použil to, že takový rozpočet pro mě je nevěrohodný a jeho předkladatel je spíš rozpočtový Houdini než odpovědný hospodář. Děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Babky. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka Richarda Brabce a vlastně podpořit to, co on tady říkal. My jsme se totiž jednak právě tím, že Ministerstvo životního prostředí předložilo rozpočet, ve kterém na příjmové stránce rozpočtu je fiktivních 50 miliard, zabývali nejen na podvýboru pro financování životní péče, kde jsme na to výbor pro životní prostředí upozornili, zároveň jsme se na to ptali i na výboru pro životní prostředí, když jsme projednávali právě kapitolu 315, rozpočet Ministerstva životního prostředí, a nebyl nám na to bohužel schopen odpovědět vůbec nikdo. Nikdo z Ministerstva životního prostředí včetně náměstků.